Chceme zachovat kapitálové výdaje tak, jak jsou. Chceme zachovat zvýšení prostředků na vzdělávání, to je kapitola, díky které jsme řekněme vůči tomu rozpočtu méně kritičtí, než bychom byli jinak. To razantní navýšení prostředků na vzdělávání je naše zásadní priorita a jsme velmi rádi, že se tato priorita v rozpočtu promítla. Vidíme to i jako investici do budoucna. Dokonce v některých kapitolách vidíme prostor i ještě pro vyšší zvýšení, byť už teď jsme s tím číslem poměrně spokojeni. Chceme zachovat růst platů těch nejhůře placených státních zaměstnanců. Typický příklad zapisovatelé na soudech jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kteří ale berou velmi nízké peníze v porovnání s jejich kvalifikací, a těch špatně placených profesí ve státě je celá řada. Myslíme si, že bylo rozumné, že vláda diferencuje navyšování platů podle té základny a že ti nízkopříjmoví potřebují přidat víc než ti, co už mají dnes platy slušné. Takže toto naše usnesení reflektuje a já budu rád, pokud ho vláda vezme za své.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Jako první pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Volný. Napřed pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty.

A tak je to pořád, realita a marketing, velký rozdíl mezi tím, co je pravda a co ne. Ale já jsem se přihlásil z jiného důvodu. Já sice nezastávám ten názor, že státní rozpočet je jenom návrh zákona.

Kde je? Není tady. Kde je? Není tady. Ale já to beru vážně.

Tři členové vlády jsou přítomni.

Navrhuji procedurálně, abychom přerušili jednání Poslanecké sněmovny do přítomnosti minimálně dvou třetin členů vlády. Respektuji omluvu pana premiéra. Děkuji. Další faktická poznámka pan...

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Stanjury na přerušení do přítomnosti dvou třetin členů vlády. Je to hlasovatelný návrh.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Budeme tedy pokračovat v projednávání.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Kalousek, poté pan předseda Stanjura.

Děkuji za slovo.

Někteří premiéři tuhle tradici dodrželi. Současná vláda neprokazuje nic jiného než opovržení nejenom vůči Sněmovně, ale vůči těm lidem, kteří ty jejich výdaje budou platit.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pan předseda Stanjura. Nedělám to často, ale chci se zastat kolegy z pirátské strany pana poslance Ferjenčíka, protože faktická poznámka pana poslance Volného byla úplně mimo mísu. Zvýšení důchodů, pro které jsme hlasovali všichni, z toho dělá 38 miliard.